Pokračuje schůze.

Navrhujeme zařadit tři nové body, a to sněmovní tisk 1043, vládní návrh zákona o občanských průkazech, druhé čtení, sněmovní tisk 1044, vládní návrh zákona o občanských průkazech související, druhé čtení, a sněmovní tisk 1006, návrh zákona o jednorázovém mimořádném rodičovském příspěvku, druhé čtení.

netřeba o tom hlasovat.

To je z mé strany vše.

Máte slovo, pane předsedo.

Umožněte vystoupit panu předsedovi.

Takže prosím pěkně o vyhovění této žádosti na zařazení tohoto bodu ještě dnes jako prvního bodu jednání. Tak, jako další je přihlášen s přednostním právem pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Stanjura. Pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já bych navázal svým návrhem na změny v pořadu schůze na svoji snahu na grémiu Poslanecké sněmovny, kde bohužel tento můj návrh neprošel.

Odškodnění nezákonných sterilizací, druhé čtení, potom bod číslo 12, tisk 390, poslanecký návrh Ústava, klouzavý mandát, druhé čtení, potom bod číslo 60, tisk 965, poslanecký návrh jednacího řádu Sněmovny, klouzavý mandát, je to doprovodný zákon ke klouzavému mandátu, a bod číslo 18, tisk 944, poslanecký návrh O zdravotních službách, druhé čtení, pracovně řečeno, kojenecké ústavy. A děkuji prosím za podporu tohoto návrhu. Děkuji za písemné vyhotovení. Jako další s přednostním právem je přihlášen pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo, pane předsedo.